Děkuji za návrh.

Tu událost vztahuje pan předseda Stanjura ke skončení semináře k tématu obecného referenda, což je hlasovatelný návrh.

Dobře. Pan předseda Stanjura upřesní svůj návrh. Prosím, pane předsedo.

Takže podle § 63 odst. 1 bod 1a je návrh na odročení na přerušení tohoto bodu do první schůze, která bude po skončení semináře o principech obecného referenda. Jestli mohu takto specifikovat návrh kolegy Stanjury. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačního kartami. Tento návrh rozhodneme v hlasování číslo devět, které zahájím, až se ustálí počet přihlášených poslanců. Můžeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro takový postup. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Proto přerušuji bod číslo 10. Děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji.